Hlasování patnáct je pozměňovací návrh B1, kde se zpřesňují definice způsobilých nákladů. Hlasování šestnácté je hlasování o pozměňovacích návrzích dostáváme se k pozměňovacím návrhům kolegy Zlatuška, takže hlasování šestnácté je pozměňovací návrh C1.

Vy se tady bavíte a nedáváte pozor!

Hlasování číslo sedmnáct je o pozměňovacím návrhu C2, kdy peníze na rozvoj výzkumných organizací by byly poskytovány jako neúčelové, dosud je to účelová dotace.

Hlasování devatenáct jsme zrušili. To je pozměňovací návrh kolegy Miholy. Hlasování dvacet jedna je hlasování o pozměňovacím návrhu kolegy Miholy D4, což je alternativa k A15 bod 46 a dohoda mezi oběma kolegy. A poslední hlasování o pozměňovacích návrzích E1, 2, 3, 4 a 5 to jsou moje pozměňovací návrhy.

A nakonec bychom přešli k hlasování o zákonu jako celku. Takže to je hlasovací procedura. Tolik ve stručnosti procedura. Ptám se, jestli má někdo nějaké jiné návrhy, výhrady k návrhu procedury. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh procedury, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, nejprve legislativně technické úpravy.

Stanovisko je nemohu říct stanovisko výboru, protože jsme o nich nehlasovali, ale moje stanovisko je kladné. Děkuji. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách k tisku 489. Kdo je proti?

Návrh legislativně technických úprav byl přijat.

Zavedení účelové podpory nově i na studie proveditelnosti.

Stanovisko prosím? Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Stanovisko výboru: nedoporučuje. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Stanovisko výboru: nedoporučuje. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 173, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 71, proti 53. Návrh nebyl přijat. Čtvrté hlasování o bodu A8 zpřesnění systému rozdělování institucionální podpory výzkumným organizacím. Výbor nedoporučuje. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Nezlobte se prosím. Budeme hlasovat znovu. Poprosím pana zpravodaje, aby ujasnil, o čem budeme znovu hlasovat.

Zahajuji hlasování o návrhu A8. Kdo je proti?

Hlasování číslo pět o pozměňovacím návrhu A9 zpřesnění metodiky vedení evidence výdajů a nákladů zvlášť pro příjemce, který není účetní jednotkou, například fyzická osoba.